Jinak vím, že jsme jiné politické strany. Vím, že máme, že jsou různí voliči. Tím pádem že každý může cílit na jiné voliče. Ale tady přece cílíme všichni společně na ochranu 3,5 milionu slušných lidí. Já jsem o tom prostě plně přesvědčen.

SPD naopak stojí na straně těchto občanů. Jak jsem už naznačil, tak postup vlády je dle našeho názoru i dle názoru mnoha právních expertů v rozporu s Ústavou České republiky.

Nic z toho nenastalo. A vláda měla informace o předpokladu výše inflace na letošní rok již v době schvalování státního rozpočtu na letošní rok, a to proto měla tyto výdaje do rozpočtu již tehdy zahrnout. To se však nestalo.

A za oběti vašeho vládnutí jste si teď vzali všechny příjemce důchodů. To je ze strany vlády odporné.

A nyní bych tedy okomentoval své pozměňovací návrhy.

No a nyní bych je samozřejmě krátce zdůvodnil.

Takže krátce řečeno, proč to dělám?

A samozřejmě ten můj návrh mimo jiné značně pomůže také nízkopříjmovým důchodcům, ale všem důchodcům. A můj návrh, nebo návrhy SPD, které tady i kolegové dávají, včetně mého návrhu dávají důchodcům víc, o něco, ještě o malinko víc než i ten současný návrh...

Ten váš návrh je hrubě asociální.